Vypravují se vlaky. Posilují se vlaky do Německa. Děláme všechno, co můžeme. Ale nikdo netvrdí, že to je růžové. A nikdo netvrdí, že tam nebudou dysfunkčnosti a že tam nebudou problémy. Budou. A musíme s tím počítat. Je válka na Ukrajině. A my pomáháme těm, co utíkají. Jsem taky moc rád, že opozice podporuje posílení úředního aparátu Ministerstva vnitra. Za posledních osm let se to nepovedlo. Já si myslím, že OAMPy jako takové si opravdu zaslouží navýšení. Jenom chci říct, že 150 dalších úředníků Ministerstva vnitra jsme delegovali na agendu OAMPů, takže i tady jsme navyšovali. Ten proces to zrychluje. Na vaši otázku, proč vízum za účelem strpění? Tak zaprvé přiznávám, že chceme, aby ten proces byl rychlý, protože to teď potřebujeme vůči těm lidem. A zadruhé, to vám kolegové určitě řeknou, ano, my jsme členskou zemí Evropské unie. Já k takové politické síle nepatřím a jsem rád, že je tady evropský instrument, který funguje. A pokud na evropské úrovni byla rozhodnutím Rady implementována a zahájena takzvaná dočasná ochrana, tak členské státy ji implementují do svého právního řádu a spouštějí. To my teď děláme. Ale já si myslím, že v tomto případě to není žádná zbytečná implementace, o které tady mluvíme, ale je to implementace rozumného, silného rozhodnutí Evropské unie, aby ten statut, který tady člověk dostane, mohl platit i v sousední zemi, protože je prostě možné, že se ti lidé budou přesouvat. Řekněte mi paragrafy, kde to tam vidíte? Ano, pardon, prostřednictvím, omlouvám se vám, pane poslanče, já už bych to vědět měl, paní předsedkyně. Pane poslanče, jen mi řekněte, kde to tam vidíte. Je tam jasně vymezeno, na koho se to vztahuje. Pokud se bude měnit paragráfek, druhý, třetí, tak o tom budete vědět, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, protože jste poslanec. A ten paragráfek tady v té Sněmovně budete měnit vy. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuju. Tady přece nezaznělo z mé strany vůbec nic jiného, než že jsem si dovolil jako poslanec, který byl zvolen, který má své voliče, moji voliči se mě ptají, jsem si tady dovolil vznést nějaký dotaz. Promiňte, pane ministře.

Neřekl jsem žádný paragráfek, takže nechte si nějaké zdrobněliny.

Ale snad proboha mi nechcete vzít mé právo tady vystoupit a říci svůj názor? Není to všechno růžové. A také jsem to nikdy neřekl.

Tak proboha nechte mi právo, moje osobní právo, se k tomu vyjádřit a říci si svůj názor. Já to beru úplně věcně, tu rovinu, prosím vás. Jste ministr vnitra. Jsem v nějakém expertním týmu naší stínové ministryně vnitra.

Děkuji za slovo.